Vážené dámy a pánové, jako obvykle si dovolím vládní koalici připomenout její programové prohlášení a již tři roky starý závazek občanům, že schválí zákon o referendu.

Ale je před volbami, a tak se třeba v někom z vládních stran hne svědomí. A já žádám vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, abychom konečně zařadili pevně na program jednání Sněmovny návrh zákona o referendu, sněmovní tisk 559, a to na zítra po již pevně zařazených bodech. Premiér Bohuslav Sobotka obviňuje ostatní, když se mu to hodí, že prý nemají rádi demokracii. Pan premiér by tedy měl konečně v praxi ukázat, že on o demokracii stojí a demokracii podpoří a že to není jen plácání do vody. Země, v níž nevládnou občané, ale stranická oligarchie, není demokracie. To ví každý student politologie už v prvním ročníku. A v současné České republice to není nic jiného než vláda stranické oligarchie.